Já si připadám už fakt, že chytám od pana Nachera nějaké jeho věci, protože já jsem nechtěl vystupovat, ale jak říkal pan kolega Adamec, prostřednictvím pana předsedajícího, že nás vyprovokuje, tak mě prostě vyprovokoval. Mně je líto těch urážek, které jsem poslouchal v minulých čtyřech letech na adresu poslanců hnutí ANO. Já si nemyslím, že by pan Kubíček řekl něco, co by někoho uráželo, co by někoho mělo naštvat nebo vyprovokovat. Já chápu, že se vám to nelíbí, já chápu, že je to politika. Dělali jste to vy v minulém volebním období, děláme to teď my v tomto volebním období a v příštím volebním období to zase bude někdo dělat.

Děkuji za slovo.

Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, tak já jsem nikoho nikam neposlal.

A platí to doteď, to si řekněme na rovinu.

Je to moje prosba.

Děkuji. Řeknu teď jenom ty tři nejbližší, abyste se mohli připravit.

Děkuji. S další faktickou poznámkou se přihlásila paní poslankyně Dostálová. Děkuji moc. Já samozřejmě mému kolegovi, panu předkladateli, vaším prostřednictvím, rozumím, já to chápu. Na druhou stranu prosím, kdykoli jsme chtěli zařadit bod energií na program, tak jste to zamítli. Takže to úplně jako není možné to pořád jenom svalovat na nás.

Děkuji.

Ona už částečně to řekla moje předřečnice, paní poslankyně Klára Dostálová.

Takže proto tady budeme diskutovat a proto se budeme snažit ta témata otevřít. Moc děkuji, pane předsedající. Já jenom udělám takovou menší korekci u toho, co tady říkal můj ctěný kolega pan Adamec, zase vaším prostřednictvím, že si de facto obstruuje někdo své vlastní poslanecké návrhy. Já jsem v tom minulém volebním období byl svědkem několika poslaneckých návrhů a sám jsem je předkládal. Ty mé obstruovány nebyly, napříč politickým spektrem jsme se na nich shodli. Ale vybavuji si několik poslaneckých návrhů z řad koalice, které byly podepsány napříč politickým spektrem, které tady opozice velmi tvrdě obstruovala, hlavně co se týká u revize sociálních dávek.

Další s faktickou se hlásí pan poslanec Adamec. Děkuji za slovo, já bych také chtěla reagovat, proč vlastně chceme diskutovat.

Děkuji. Dalším z přihlášených s faktickou poznámkou je pan poslanec Adamec. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já už vystupuji naposled, slibuji, že už toho nechám. Já jsem to neřekl tak, jak ona to tady interpretovala, na to si dávám velký pozor, abych nikoho neurazil a neurazil ani tam někoho v tom zařízení, to opravdu ne. Čeština je kouzelná řeč, je těžká, složitá, chápu to, ale je potřeba se poslouchat.

Tady nikdo není.

Tak to aspoň já vnímám jako ten příslib.